To jsem si troufl hodně.

Tak to byl můj návrh. Já jsem to přečetl. Tam bylo docela dost kamer. Já jsem ho na to upozornil a on mi omezil tento výkon mandátu.

Velmi jednoduché. Tím se vyřeší všechno. Já jsem vám vlastně pomáhal, vám koaličním.

Tak jsem to tak navrhl. To tam nebylo takové usnesení. Bylo mi znemožněno prý podle jednacího řádu. Proto jsem přišel s tímto tématem, a já jsem tedy chtěl zařadit tento bod, jakože pomozte mi. Víte, já jsem to totiž dal na mandátový a imunitní výbor.

Tak já nevím.

Mám dát trestní oznámení? Tož co mám dělat?

Tak toto je absurdita této demokratické Sněmovny, údajně pod vedením lidí, kteří se ohánějí svou demokracií a nenechají ani opozičního poslance vznést návrh a nechat o něm hlasovat. To jsme to dopracovali, lidi této země. To jsou předsedové jednotlivých výborů. Já to zvládnu.

Děkuji vám. Pane poslanče, děkuji. Ano, omlouvám se, že jsem neřekl kam. Takže předposlední a poslední bod bude nějakého Milana Brázdila. Tak který bod...?

Jako předposlední. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, žádám tímto zařazení bodu ČEZ plně do rukou státu.

Čili to je zhruba 17,5 tisíce korun za jednu megawatthodinu elektrické energie.

Je to na vás. Máte ohromnou příležitost pro to něco udělat.

Ne všechny události byly takové, že by se na ně dalo včas reagovat, ale reakci bychom očekávali podstatně rychlejší. Bohužel jste se na to ale jako vláda téměř vykašlali a upřednostnili jste v rámci Evropy zájmy Německa a Evropské unie a také mimo jiné zájmy minoritních akcionářů ČEZ nad zájmy českého národa. Otázka je, zda to pomůže.

Jinými slovy energetická krize v čase nabírá na obrátkách, a pokud nevěříme v její rychlý konec, je potřeba se začít zabývat komplexnějšími návrhy, jak přenastavit celou energetickou koncepci. Těch variant je samozřejmě několik.

Je zajímavé, že některé státy to zastropování udělaly už nyní. Jsou to například naši sousedé na Slovensku, kteří se tam s dominantními vlastníky energetických závodů dokázali domluvit a pod určitou hrozbou sektorové daně tam dospěli k zastropování na úrovni asi 61 eur za megawatthodinu.

Takže prosím, začněte něco opravdu dělat. V českých podmínkách bychom mohli využít toho, že jsme čistým vývozcem elektřiny, čili že jsme plně soběstační a že něco nad tu soběstačnost prodáváme do zahraničí.